Nesmí se ale jednat samozřejmě o stavby garáží, podzemních staveb, staveb pro reklamu, kterou musí zpracovat autorizovaná osoba.

Jak to v rámci nového stavebního zákona bude fungovat a co vlastně, místo abychom zrychlili, tak se snažíme od občanů oddálit. Velmi důležité, a to považuji za zcela zásadní, je, aby každý občan měl možnost konzultace, proto jsme dali takzvanou předběžnou informaci, to znamená, pokud občas vydá žádost, stavební úřad musí dát předběžnou informaci, ať už je to o umístění a tak dále, to znamená, aby měl i projektant takový ten základní rozcestník do 30 dnů. Co se týká vyjádření, koordinované vyjádření, závazné stanovisko, na základě žádosti vydá dotčený orgán do 30 dnů, v složitějších případech do 60 dnů. Co je zcela alfou omegou nového přístupu k procesu povolování staveb, jsou jasně stanovené lhůty, ale ty jasně stanovené lhůty máme a teď to trošku s nadsázkou říkám i dnes, ale jsou nevymahatelné. Proto je tak strašně důležité, aby nový stavební zákon fungoval jako celostní mozaika, protože jakmile vyndáte jeden střípek, samozřejmě ty věci by nemusely fungovat tak, jak by měly. Co je velmi důležité, je, že jsou dány lhůty i pro vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury. Na to si občané velmi často stěžovali, že skutečně když požádají právě majitele technických sítí o vyjádření, prostě nejsou stanoveny lhůty a čekají na to velmi dlouho. Tak i u technických sítí jsou stanoveny lhůty do 30 dnů, v složitějších případech 60 dnů. Pak nastupuje řízení o povolení záměru. To znamená, žadatel předloží formulář obsahující obecné náležitosti žádosti plus přílohy, jako je dokumentace pro povolení záměru, koordinované vyjádření, vyjádření závazných stanovisek neintegrovaných dotčených orgánů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, plánovací smlouva, zejména pro obce, jeli uzavřena, souhlas vlastníka, závěr zjišťovacího řízení, pokud byl vydán, další podklady vyžadované jinými právními předpisy.